Nejde tedy o obecný zákaz této technologie.

Nevidím tedy důvod, proč by tento závazek nemohl být rovněž obsahem zákonné předlohy. Je samozřejmou skutečností, že každý zákon lze novelizovat či jinak změnit, avšak nepochybně má taková úprava větší význam a odráží dlouhodobější hledisko, než je programové prohlášení. Navrhovaná právní úprava plně reflektuje oprávněné a jednomyslně vyjádřené požadavky široké veřejnosti ve všech územích, kde tyto otázky přicházejí do úvahy. Sliby zabezpečení při možnosti průzkumu a těžby byly a jsou obsahem volebních kampaní velké části kandidátů do nejrůznějších politických funkcí bez ohledu na jejich politickou orientaci. Veřejnost však zůstává zneklidněna nedostatkem jasně vyjádřeného a zákonem stvrzeného stanoviska vedení této země. Chtěl bych říct, že se jedná o poměrně nový, mezinárodně uznávaný termín. Jde o běžně používaný odborný termín. Vývoj však dále pokračuje. Já bych tady jenom ve stručnosti zmínil ony pozměňovací návrhy, které jsou opravdu velmi jednoduché. To znamená pozměňovací návrh, který zakazuje průzkum a dobývání nekonvenčního zemního plynu, zní: Při průzkumu a dobývání nekonvenčního zemního plynu je zakázáno používání technologie podzemního zplyňování uhlí.

Jak jsem říkal, tato novela zákona, tento návrh novely tady leží již rok a půl.

Spíš bych uvítal, kdybychom o ní jednali řádně, to znamená o této novele jako samostatné. Bohužel z rozhodnutí vládní koalice nebylo umožněno tuto novelu řádně projednat na plénu Poslanecké sněmovny, proto to řeším teď formou poslaneckých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A když už jsem do toho začal takříkajíc česky fušovat, tak bych to napravil a seznámil bych vás opravdu s posledním usnesením rozpočtového výboru, a to z jeho 31. schůze, kde doporučuje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně, aby tento tisk 500 schválila bez připomínek, ale zároveň doporučuje gesčnímu výboru, hospodářskému výboru, aby se zabýval problémem platnosti a účinnosti zákona. Děkuji, to je to správné usnesení. A nyní má prostor pan poslanec Vozka pro faktickou poznámku. Děkuji, pane předsedo. Pan kolega Kučera nás tady seznámil s důvody předložení svého pozměňovacího návrhu k hornímu zákonu, který je odůvodněn tím, že sněmovní tisk 220, na který se nepřímo odkazuje, nebyl dosud projednán. Kdo z vás se zabýval touto problematikou, tak si všiml, že k tomuto tisku 220, to znamená k problematice štěpení a k problematice podzemního zplyňování, podrobné stanovisko vydala vláda České republiky, která se touto problematikou podrobně zabývala. Je možné, abychom tady v současné době vedli odbornou polemiku na téma horní zákon a jeho případná dokonalost či nedokonalost, zákon o geologických službách a další věci.

Jak tedy účastí odborné veřejnosti, to znamená garantů Státní báňské správy, to znamená místně příslušných úřadů, tedy báňských úřadů a Českého báňského úřadu, tak i odborné veřejnosti, tak i záležitostí, které má na starosti Ministerstvo životního prostředí. Ty by nepřipustily v rámci připomínkových jednání jakékoli zásahy do struktury horninového prostředí, které jsou v rozporu s životním prostředím a jeho ochranou. Také děkuji. Dobré poledne.

Takže my bychom obecným zákazem této metody způsobili to, že bychom nemohli třeba na té jižní Moravě získávat přirozený plyn touto netradiční formou. Tolik na upozornění.

Já víceméně krátce zareaguji na slova svého předřečníka pana poslance Vozky kterého tady nevidím.

Ale prostě vláda dala negativní stanovisko, což ještě neznamená, že to nemůže být projednáno Poslaneckou sněmovnou.

Chci tady znovu zdůraznit a tady se to neustále plete , že vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, nikoliv naopak. Nepleťme si prosím roli vlády a Poslanecké sněmovny. Mně to někdy připadá, že někteří poslanci, zejména ti, kteří říkají, že nejsou politici, tak si myslí, že Poslanecká sněmovna je tady od toho, aby dělala vládě jakýsi servis. Tak to proboha není! Proto Poslanecká sněmovna má právo si projednat jakýkoliv návrh, jakoukoliv novelu, kterou uzná za vhodnou.